Děkuji za vaši interpelaci, pane poslanče.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak zkusme si upřesnit ta čísla. Mnoho obcí, mnoho peněz, já mám konkrétní čísla.

Jednání bylo klidné, věcné, konstruktivní.

Je tam několik možností. Jsou tam tři v zásadě rovnocenní akcionáři Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevidím žádný problém v tom, aby tato banka půjčovala za rozumných podmínek obcím peníze na to, aby překlenuly tu těžkou dobu.

Nevyřeší! Je nereálné očekávat, že do konce října letošního roku budou uvolněny ty peníze. Myslím si, že to je správný postup, protože teď nejde o to, abychom hledali viníky, ale jde o to, abychom našli řešení.

To řešení není ve prospěch ani starosty a většiny, ani opozice a menšiny. Je to ve prospěch občanů, kteří v těch obcích, městech či krajích žijí.

Ale parlament ani vláda nemají radit samosprávám. Nicméně komentovat to určitě můžeme, tak jak zcela oprávněně samosprávy mnohdy komentují rozhodnutí vlády či parlamentu.

Ty už ty peníze dostaly.

Děkuji panu ministrovi. Děkuji za odpověď, pane ministře.

A přenesený výkon státní správy pro Kraj Vysočina je nějakých něco málo přes 100 milionů korun, tak to ten problém jim určitě nevyřeší. Pan ministr má zájem reagovat, prosím. Vzpomeňte si na vyjádření bývalého hejtmana: